Bohužel, předložená novela státního rozpočtu na situaci nereaguje dostatečně.

Dnes již hovoříme bohužel o likvidaci podnikání v oboru hotelů a restaurací a vláda, vaše vláda, vláda pana premiéra Fialy, bude odpovědná za důsledky, kterými bude uzavírání provozů hotelů a restaurací, propouštění zaměstnanců a krach mnoha rodin. A přitom při pohledu na výdajovou stránku zjišťuji, že aktuální výdaje státního rozpočtu přesahují vůbec poprvé v historii výši 2 bilionů korun 2 bilionů korun. Bohužel však musím konstatovat, že tento nárůst se téměř vůbec neprojevuje na kapitole, která je mi historicky nejbližší, a to Ministerstva pro místní rozvoj. Navržené posílení výdajů kapitoly o 2,75 miliardy korun vzhledem k oblastem, které Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době řeší, je zcela nedostatečné. Tyto výdaje se navýší v ukazatelích podpora bydlení, podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu a 50 milionů směřuje také do územního plánování a stavebního řádu. V těchto oblastech je skutečně poptávka od žadatelů, což jsou zejména obce, města a obce, opravdu obrovská. Já jsem velký podporovatel toho, že když už města a obce vynakládají peníze do přípravy projektů, že by se prioritně měly financovat zásobníky projektů, a tady za to chci panu ministrovi poděkovat, že jde touto cestou. Ale on sám moc dobře ví, že jenom třeba v programu rozvoje regionů ten převis poptávky je 4,4 miliardy, a já jsem si velmi pečlivě psala v jeho úvodní řeči, že on z toho tam chce dát 1,3 miliardy. Otázkou je, do jakých programů ty peníze chce pan ministr dát. On tady řekl on se sice přeřekl, ale myslel tím, na živly že dá 700 milionů, nikoliv 700 miliard to byl přeřek, na podporu bydlení 500 milionů, ale z toho samozřejmě určitě počítá, a doufám, že počítá, se zainvestováním zásobníku projektů na přípravu nebo zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Pan ministr tady řekl, že také chce dát nějaký objem peněz do veřejných budov, do rekonstrukce veřejných budov. Už ale trošku podle mě, a teď nevím, jak to nazvat, trošku úplně mimo efekt toho, co ty veřejné budovy budou splňovat. Primární dotační titul na obnovu a rekonstrukci veřejných budov není na energetické úspory, to řeší Státní fond životního prostředí. Dotační titul na veřejné budovy je na rekonstrukce vnitřních prostor, to znamená, z toho obrovského objemu to skutečně bude velmi malá částka, která ty energetické úspory zajistí, odhaduju to někde kolem maximálně 30 až 40 %. Dalším, samozřejmě významným dotačním programem je místní komunikace, ale vzhledem k tomu, že se dofinancují všechny veřejné budovy, na místní komunikace určitě už toho tolik nezbude.

Máme nejvyšší meziroční nárůst cen nemovitostí ze všech zemí Evropské unie.

To jsou extrémně pesimistická čísla a já věřím tomu, že když se podíváme na program Pirátů a Starostů, kteří se vlastně před volbami vychloubali, konkrétně paní Kovářová, pan Rakušan, pan Michalik, a hovořili o výstavbě 100 000 bytů téměř v hodnotě 200 miliard korun. Já samozřejmě předvolebním heslům moc nevěřím, ale tady je zcela zřejmé, že tento slib nehodlají nikdy splnit. Pro mě je zarážející, proč se nebavíme o tom, že se zastavil program na Ministerstvu pro místní rozvoj, program Výstavba.

Protože ano, je pravda, že každý máme fixaci hypotéky na nějakou dobu, a musíme očekávat případné zvýšení. Ale určitě nemohli mladí lidé očekávat, že se tak razantně, tak razantně zvednou ceny energií. Dnešní mladé domácnosti po fixaci hypotéky razantní zvýšení nákladů na energii prostě nezvládnou.

Děkuju paní poslankyni. Její vystoupení nevyvolalo žádnou faktickou poznámku, a proto jsme v rozpravě a další řádně přihlášený je pan poslanec Jiří Kobza. Připraví se Jan Síla. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda nám předkládá návrh novely, kterou chce zvýšit zadlužení naší republiky o dalších 320 milionů korun.

Ostatní výdaje na plnění úkolu Ministerstva zahraničních věcí.